Výborně, budeme tedy hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?

Budeme pokračovat návrhem na zamítnutí. Prosím o stanovisko.

Nyní tedy pokročíme k hlasování, ve kterém rozhodneme, zda návrh, který přednesl pan poslanec Volný, je legislativně technickou úpravou, či ne. Stanovisko výboru k tomuto asi není.

Kdo je proti?

Konstatuji tedy, že Sněmovna rozhodla, že návrh pana poslance Volného je legislativně technickou úpravou. Je zde ještě žádost na odhlášení. Prosím novou registraci.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní bychom tedy hlasovali o návrzích B1 až B5.

Zeptám se na stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je to tak, děkuji.